Potom mě tady paní místopředsedkyně několikrát řekla: Budete nám říkat. Ne, nebudu to říkat, paní místopředsedkyně, prostřednictvím pana místopředsedy. My jsme s hejtmany dnes mluvili. Pokud jste tedy s nimi nemluvila po mém jednání ještě jednou a nepřesvědčovala jste je, aby to udělali jinak, tak do té doby mně všichni tvrdili, že krajské asistenční centrum nezavírají. To znamená, že krajská asistenční centra v jednotlivých krajích zůstávají v provozu.

A to je přirozený vývoj. Takový přirozený vývoj bych očekával i u hlavního města Prahy, kdy my se s panem primátorem shodneme na deskripci a popisu problému. To znamená, že Praha je nejvytíženějším regionem, že Praha si určitě zaslouží relokační mechanismy. Já jsem s panem primátorem vedl jednání včera.

Učinil jsem všechny pokusy na té časové ose. Ale ubezpečuji vás, že ve chvíli, kdy by se přesto Praha rozhodla krajské asistenční centrum zavřít, že to Ministerstvo vnitra zvládne. Za prvé dočasné ochrany mohou udělovat i odbor azylové a migrační politiky a cizinecká policie, to stále platí. A my se postaráme o to, aby k případným registracím docházelo i v jiných krajích v rámci České republiky, v těch nejméně vytížených. A pokud by se situace vyhrotila, chci upozornit, že v době nouzového stavu má samozřejmě Ministerstvo vnitra možnost přikázat v hlavním městě Praze krajské asistenční centrum provozovat. Já jsem se zatím od počátku celé té krize se všemi hejtmany a lokálními autoritami na všem dohodl. Ne vždy to bylo jednoduché, někdy to bylo trochu konfliktní, ale vždy jsme se dohodli a nemuseli jsme uplatňovat žádnou silovou pozici Ministerstva vnitra. Takže já v klidu a klidným hlasem říkám, že zatím je Krajské asistenční centrum v Praze otevřeno. Učinil jsem dva pokusy v posledních dvou dnech, jeden učiním ještě jednou na té strategické komisi. Pokud se pražské KACPU zavře, my jsme na to jako Ministerstvo vnitra každopádně připraveni a situaci s nějakou mírou důrazu budeme řešit. Uvidíme, jaký bude výsledek této schůzky, třeba také něco přinese. Ale znovu říkám, já velmi oceňuji ostatní hejtmany, že nechávají svá krajská asistenční centra v provozu, protože to považuji za přirozené a v té situaci logické, a nevidím v celé té souslednosti událostí žádnou přidanou hodnotu zavřeného pražského KACPU pro řešení relokačních mechanismů v rámci hlavního města Prahy a ostatních regionů. Říkám ho panu primátorovi, říkám ho hejtmanům, říkám ho novinářům, veřejnosti, říkám ho tady i vám. Další poznámka, která tady byla ještě vyslovena od paní místopředsedkyně, je, že vás budu nutit odsouhlasit lex Ukrajina III, protože jinak by tady musel být nouzový stav. Je to vaše osobní rozhodnutí, je to vyjádření vaší odpovědnosti a je to rozhodnutí každého jednotlivého poslance podle nejlepšího svědomí a vědomí.

Nikdy jsem vás tady k ničemu nenutil a rozhodně to tak nebudu dělat určitě ani dnes. Samozřejmě vás žádám o podporu tohoto zákona, protože si myslím, že je napsán dobře, je napsán tak, jak ho krajské autority potřebují, a víceméně se jedná jenom ubytovat, jedná o efektivním poskytování ubytování v režii státu a krajů. A já si myslím, že každý rozumný člověk, pokud nechce nouzový stav, což říká ve větě A, ve větě B přivítá řešení, které zajistí, aby situace byla pod kontrolou a nouzový stav nefungoval. Takže prosím každého rozumného člověka o podporu tohoto zákona. Děkuji.

Děkuji moc, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme dneska ráno měli výbor pro sociální politiku a já nerozumím tomu, že jsme tam nemohli projednat tady tento pozměňovací návrh.

Jo a já teď, v tuto chvíli si musím promyslet, co s tím. Možná navrhnu naší paní předsedkyni nějakou přestávku.

Další s faktickou poznámkou pan poslanec Králíček, připraví se paní poslankyně Peštová. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych se zdvořile chtěl zeptat tady pana ministra, proč jsme se scházeli před čtrnácti dny mimořádně nebo respektive na mimořádném výboru pro bezpečnost, proč jsme lex Ukrajina II probírali v legislativní nouzi, když teď mu nevadí, že v Senátu, ve kterém má pětikoalice většinu, to leží čtrnáct dní? Proč jsme se tedy dnes opět scházeli na mimořádném výboru pro bezpečnost? A co se týče pozměňovacího návrhu pana Jurečky, ani na mimořádném výboru, dnešním mimořádném výboru pro bezpečnost, jsme tento návrh neprobírali. Nevěděli jsme o něm a ta debata by se vedla trochu možná déle a trochu jiným směrem. Takže já souhlasím se svým kolegou Juchelkou a budu taky žádat naši předsedkyni, abychom si vzali přestávku, abychom se k tomu nějakým způsobem mohli postavit. Další s faktickou poznámkou paní poslankyně Peštová, připraví se pan poslanec Koten. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo.